A kromě toho, a na to nezapomínejme, tady platí, že za správnost jsou primárně zodpovědné firmy. Tak je to vždycky přece a tak je to legislativně nastaveno, takže myšlenka, že to Energetický regulační úřad nezvládne a že se tím ohrozí výběr té daně, je opravdu nepřípadná a není namístě. Energetický regulační úřad má úkoly, které má zvládat, a tady k tomuto má největší kompetence ze všech ostatních státních orgánů, takže nevidím důvod, proč by se tomu měl Energetický regulační úřad bránit. Naopak si myslím, že on je ten, který je kompetentní a který je i dostatečnou zárukou toho, že bude postupovat podle metodiky a bude provádět ex post takové kontroly, které zaručí, že výběr daně byl správný a byl adekvátní.

Nejprve přečtu omluvu.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Zaznamenala jsem některé vaše kroky, jako je zvýšení rezidenčních míst o 50 %. Byly upraveny nutné pracovnělékařské prohlídky, pojišťovny pomáhají a informují pacienty bez praktického lékaře, kde mohou lékaře, který má ještě volnou kapacitu, najít. Toto všechno jsou určitě kroky správným směrem, nicméně na dnešní situaci, kritickou situaci mají vliv minimální, ale hlavně mají vliv s určitým časovým odstupem, a to až několikaletým odstupem. Ta situace se ale zhoršuje v poslední době velmi rychle a roste počet , kteří nemají svého praktického lékaře, anebo je pro ně technicky špatně nebo nedostupný, ať už přílišnou vzdáleností, a tak dál.

Děkuji vám za vaši budoucí odpověď. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád navázal na písemnou interpelaci kolegy Petra Sadovského týkající se minimálně nestandardního postupu brněnské státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně, doktorky Evy Žďárské.

Nyní je na svobodě a je bezpochyby nebezpečný všem poškozeným i jiným osobám. Ohledně vedení tohoto případu jste byl informován také.

Vážený pane ministře, máme zde případy jedné státní zástupkyně, které potvrzují vaši tezi ohledně pouhé formální kontroly zákonnosti přípravného řízení. Dozorový státní zástupce má být garantem zákonnosti přípravného řízení. Pokud ten selže, pak má jeho chyby napravit nadřízené státní zastupitelství v rámci dohledu. Sám kritizujete, že tomu tak není. Pokud nefunguje kontrola policie ze strany dozorového státního zástupce a ten není kontrolován dohledovým, pak mohou vznikat kauzy na objednávky a soudy už to těžko napraví, když necháme celé přípravné řízení bez efektivní kontroly. Kontrola nemůže být jenom na papíře v zákoně, ale musí být přece efektivně vykonávána, jinak je popřeno právo na spravedlivý proces garantované ústavou i Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv.

Také děkuji.

Přeji dobré odpoledne, pane ministře.